Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Vondráček Radek pracovní důvody, Adamec Ivan rodinné důvody, Balaštíková Margita zdravotní důvody, Bartoš Ivan do 16.30 pracovní důvody, Bělobrádek Pavel pracovní důvody, Blaha Stanislav bez udání důvodu, Bláha Jiří do 15 hodin pracovní důvody, Černochová Jana pracovní důvody, Dolínek Petr do 15.30 bez udání důvodu, Fiala Petr do 16.30 pracovní důvody, Grospič Stanislav pracovní důvody, Hanzel Tomáš do 15 hodin pracovní důvody, Kohoutek Jiří pracovní důvody, Kolovratník Martin pracovní důvody, Kováčik Pavel pracovní důvody, Kovářová

Dobře. A pan poslanec Pavel Bělobrádek se z pracovních důvodů omlouvá až od 15 hodin tady mám doplnění. Takže to máme omluvy. A nyní bych vás nejdříve chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme tyto změny schváleného pořadu 19. schůze:

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. A nyní se táži poslanců, zdali má někdo návrh na změnu k pořadu schůze. Má zájem o návrh na přeřazení bodu již schváleného programu. Dobrý den, dámy a pánové.

Jedná se o novelu trestního zákoníku, která byla předložena 77 poslanci napříč politickým spektrem a která směřuje ke zpřísnění trestného činu týrání zvířat, zvyšuje trestní sazby... Já vás poprosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Zvyšuje trestní sazby trestu odnětí svobody za tento trestný čin a také zavádí nový trestný čin, který spočívá v chovu zvířat v nevyhovujících podmínkách. Vytváří novou trestněprávní sankci spočívající v zákazu chovu nebo držení zvířat. Já vás poprosím ještě jednou o klid, prosím vás, protože paní poslankyně, opravdu, já ani tady nahoru neslyším, co vlastně přesně navrhuje. Tak, prosím.

Já tedy budu velmi stručná. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh, který, jak jsem řekla, byl podpořen 77 podpisy mnohých z vás, tak si myslím, že by mohla být velká shoda na tom, že takovouto problematiku je potřeba projednat co nejdříve. Proto navrhnu, abychom jej projednali již zítra jako pevně zařazený bod, a to dopoledne po již pevně zařazených bodech.

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já se opět pokusím zařadit bod Projednání postupu Evropské komise a Evropského parlamentu proti Maďarské republice. Zdůvodnění. Minulý týden jsme byli svědky postupu orgánů EU proti Maďarské republice, který je, jak jsem přesvědčen, v rozporu se základními principy spolupráce mezi evropskými státy, a je hrubým porušením suverenity Maďarské republiky.

Je zpochybněn nejzákladnější princip, že v Maďarsku je pánem lid Maďarska.

Je strašné, že na agresi proti Maďarsku se podílí europoslanci z České republiky a schvaluje jej místopředseda vlády a ministr pověřený řízením rezortu zahraničí České republice.

Agrese je totiž přímo namířena proti státům V4, což je pro naši republiku klíčové partnerství, a já jsem přesvědčen, že význam tohoto partnerství v budoucnu jistě poroste. Premiér Orbán dnes patří k politikům, kteří mají jasnou vizi rozvoje své země. Je to program obrany národní a státní suverenity, svobody a demokracie. Odmítá destrukci přirozených hodnot a brání právo Maďarů na své národní dědictví. Tím dědictvím je maďarský stát.